Ano, možná je to moje chyba, ale mám za to, že tomu tak není.

Pokud tomu někdo nerozumí, tak se pokusím třeba i namalovat obrázky. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Jandák k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. To bylo výborné, můj předřečníku, skutečně. Ale já jsem chtěl říct jinou věc. Víte, vy jste v úvodu řekli, že chcete lidi vychovat. Zamysleli jste se někdy nad tím, jak dopadly všechny režimy, které lidi chtěli vychovávat. To za prvé. A za druhé. Nevidím tady ministra kultury. To bude pod čtyři procenta? Děkuji panu kolegovi Jandákovi. Nyní pan Stanjura také k faktické poznámce. Pak se snad vrátíme do diskuse.

To je prostě o zákazu kouření. Já nebudu ty absurdity vyjmenovávat.

Tady máme ten grog.

A to, co říká pan kolega Benešík, tak to je extenzivní výklad. Vy jste mluvil ve svém prvním vystoupení o kouření venku. A to není ani v tomto návrhu zákona.

A hned to prosadíme. A je to skutečně u jiných návrhů zákona. Ministr zemědělství tu jako obvykle není významná tržní síla. On dal dvacet evropských zemí a z každé vybral to nejpřísnější. A poskládal to.

Ale doporučoval bych všem, kteří chtějí vychovávat občany, aby tak nedělali. To úplně stačí. Pane poslanče, skončila vám doba pro faktickou poznámku. Nyní faktická poznámka pana poslance Kalouska. Poté paní poslankyně Lorencová. Děkuji za slovo.

Nyní faktická poznámka paní poslankyně Lorencové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Zakažme výrobu doutníků nebo čeho všeho se to týká. Samozřejmě.

Děkuji paní poslankyni Lorencové. Nyní paní poslankyně Válková s řádnou přihláškou.

Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, nečekejte ode mě, že budu parafrázovat a opakovat to, co tady už zaznělo.

Vyzkoušeli jsme si praxi a pan kolega Klán, vašim prostřednictvím, pane místopředsedo, nás upozornil, že ty zkušenosti jsou velmi cenné. Byť asi tohle zrovna nechtěl. Že v provozovně, když se zakáže kouření v její části nebo jen přes oběd, tak je kouř stejně všude.

A to je ten původní návrh Ministerstva zdravotnictví. Takto jsme to schválili. Osvojili jsme si to i v ústavněprávním výboru, v garančním zdravotnickém výboru. Proto vás prosím, abychom skutečně podporovali úplný zákaz. To znamená bez takzvaných protože to takzvané tady platí dvojnásob, a právě zkušenost Rakouska nám ukazuje, že to není dobrá cesta bez takzvaných stavebně oddělených prostor. Budou otvírat dveře. Čili řekněme si, jestli chceme vůbec hlasovat. Jestli chceme hlasovat, tak bychom hned na začátku měli hlasovat o pozměňovacím návrhu, kterým se vrací ten původní návrh Ministerstva zdravotnictví.

Tam couvli všichni, i vnitřně já, která původně jsem chtěla třeba tu plochu omezit.

Rakousko na to přišlo.

Osobně si také myslím, že kdybychom teď schválili nějaký kompromis, takzvaný kompromis, ono ve skutečnosti bychom nemuseli schvalovat nic, tak že budou i provozovatelé nás oprávněně kritizovat, protože zase budou muset investovat. Čili v takovém případě se mi chce říct, že lepší je žádný zákon než takový špatný, neúplný, takzvaně kompromisní zákon. Kdybychom schválili stavebně oddělené prostory, ublížíme nejen provozovatelům, ale i hostům samozřejmě.